Nominální platy učitelů sice vzrostou, ale reálné platy výrazně poklesnou.

Platy pedagogických pracovníků se tak vrátí o čtyři roky zpátky na úroveň roku 2019.

Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok chybí totiž finance na zajištění podpůrných opatření, především personální zajištění asistentů pedagoga ve výši 1,1 miliardy korun pro veřejné mateřské, základní a střední školy.